Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu z bloku třetích čtení, u něhož byla splněna zákonná lhůta. Poté bychom pokračovali pevně zařazenými body ve zkráceném jednání.

Pokud nemá nikdo námitek, projednávali bychom body ve zkráceném jednání tak, že bychom nejprve projednali všechny ve druhém čtení a následně ve třetím čtení, tak jak jsme již několikrát učinili. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. A prosím vás, abyste se hlásili, jestli máte... Pan předseda Faltýnek. Já ještě přečtu omluvy členů vlády. Paní ministryně Benešová, paní ministryně Maláčová ze zdravotních důvodů, pan ministr Petříček zdravotní důvody a pan ministr Plaga pracovní důvody. Prosím, pane předsedo Faltýnku, máte slovo. Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení kolegové.

Děkuji.

Prosím. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající.

Je to jednoduché. A mimo jiné zákon předpokládá i zvýšení přínosu do státního rozpočtu.

Nicméně je to na vaší vůli. Děkuji. Tak já vám děkuji. Mám tady přihlášku ještě paní poslankyně Vostré.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Dovolte i mně, byť to nebývá mým zvykem, abych vás požádala o zařazení nového bodu.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Poslanecká sněmovna a musím říct, že poslanci ze všech politických klubů odsouhlasila návrh usnesení, ve kterém jsme požádali vládu, aby když jsme schválili ten rekordní schodek minus 500 mld. aby předložila koncepci konsolidace veřejných financí. Bohužel, musím konstatovat, že do té doby nepřišel žádný materiál, žádné podklady, žádná vize, žádný záměr vlády, jak se s tímto rekordním schodkem vypořádat.

Jaké záměry má jak na straně příjmové, tak na straně výdajové.

Nechci tím tady dále zdržovat, jenom pro představu.

Tak já vám rovněž děkuji. Nikoho dalšího do změny pořadu schůze nevidím přihlášeného, takže se vypořádáme s jednotlivými návrhy hlasováním.